Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nebude to zeširoka. Náš přístup k dotacím. Dovedeme si představit Evropu bez dotací. Dovedeme si představit Českou republiku bez dotací.

Nicméně pokud jsou naši spolusoutěžící zemědělci v ostatních zemích Evropské unie mohutně dotováni, ať už z evropských, či z národních rozpočtů, pokud mají různé úlevy tu na sociálním a zdravotním pojištění jako třeba v Polsku, tu na naftě, tu na tom, tu na onom, bude poslanecký klub KSČM podporovat všechny zásahy, které povedou k pomoci českým, moravským a slezským drobným, středním i velkým zemědělců. Ano, máme. Ale v různých zemích máme různé výchozí podmínky.

Děkuji. Děkuji.

Dovolte i mně pár poznámek k tzv. zelené naftě. Já chci znovu zdůraznit to, co tady proběhlo při debatě ve druhém čtení, že nikdy nezměříme, jestli se nafta nalije do traktoru, nebo do osobního auta. To je první poznámka, o které je potřeba, abyste věděli.

A tady jde o částku zhruba 1,4 mld. korun, kterou nalijeme do systému a kterou a je potřeba, abyste to také věděli pomůžete především velkým, protože u těch malých to významné částky rozhodně nejsou. A budeteli mluvit s malými zemědělci, ti budou říkat to, co jste koneckonců říkali často i před volbami: Chceme podpořit malé a střední a chceme podpořit živočišnou výrobu zejména.

Protože tam pro pana kolegu předřečníka nebo předpředřečníka tam jsou pracovní příležitosti.

A pak poslední poznámka. Dělají to ostatní, budeme to dělat taky. Je to tak, že zelená nafta byla významnou podporou v okamžiku, kdy jsme neměli šanci ve finančním období 2007 až 2013 podporovat živočišnou výrobu, protože těmi, kterými byla v minulosti nastavována zemědělská politika a priority zemědělské politiky na tohle finanční období Evropské unie, nebyla nastavena jako jedna z priorit podpora živočišné výroby, a tak se hledaly plošné systémy, jak pomoci zemědělcům. Tahle věc se mění. Velmi se změnila za poslední dva roky.

Zároveň chci říct, že jsou tady i jiné priority, které zemědělství má. A je to problematika sucha, která téměř není řešena. Je to problematika podpory živočišné výroby a samozřejmě kvality potravin a všeho, co s tím souvisí. Myslím, že je možné těch 1,4 mld. využít směrem k podpoře živočišné výroby a řešení sucha daleko lépe než dát plošně tzv. zelenou naftu. S přednostním právem se přihlásil pan poslanec Pavel Kováčik jako předseda poslaneckého klubu. Děkuji za slovo.

Jen chci připomenout, že zemědělství jako takové funguje jako jeden nedílný systém. Rostlinná i živočišná výroba.

Většinou ano.

I tam ta podpora takováto je. Co se týká podpory živočišné výroby. Já bych poprosil, aby konečně z huby do rukou ráčila přejít ta iniciativa.

To také je velmi zjednodušený pohled.

Že nemáme žádnou vodu, která by přitékala do České republiky, do této krajiny, odněkud odjinud než z nebe. Že tedy jsme povinni vůči sobě i vůči zbytku Evropy chránit tu vodu, která přijde, zadržovat ji v krajině, vypracovat takové programy, které by umožnily drobné či střední stavby, které by byly samozřejmě v souvislosti s protipovodňovými opatřeními, ale také stavbami, které pomohou zdržet vodu v krajině a v obdobích, která zrovna třeba teď prožíváme, v obdobích velkého sucha, pomáhaly přece jen s nějakým tím vyrovnáním vodní bilance.